Tento bod jsme pojmenovali

Již proběhlo i médii, že Evropská komise chtěla zakázat používat slovo Vánoce. Takže vedení Evropské unie navrhuje, diskutuje, že by chtěli zakázat používat slovo Vánoce.

Tento materiál určuje, která slova a výrazy se nesmí používat.

Proti tomu dokumentu, jak víme, se ohradil veřejně i papež. Jsou v tomto dokumentu uvedeny pokyny Evropské komise pro takzvanou inkluzivní komunikaci, které mají být plněny zaměstnanci Komise v externí a interní komunikaci.

Občany nevolení eurokomisaři zavádějí pravidla, která ruší tisícileté konvence, výrazy a slova, která jsou a byla používána po staletí našimi předky.

Chceme suverenitu České republiky bez diktátu Evropské unie. Hnutí SPD prosazuje dlouhodobě zákon o referendu včetně referenda o vystoupení z Evropské unie, aby sami občané demokraticky rozhodli o své budoucnosti ve své zemi.

Přitom v drtivé většině zemí Evropské unie zákon o referendu existuje. Takže to, co prosazuje SPD, je standardní demokracie, naopak tady většina demokracii brání. V případě, že námi navrhovaný bod bude schválen, navrhuji jménem poslaneckého klubu SPD, abychom hlasovali o tomto usnesení. Já ho přečtu, návrh usnesení SPD, které bychom byli rádi, aby ho Sněmovna přijala. Takže my navrhujeme usnesení: